Za navrhovatele? Zpravodaj? Nemáte zájem. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru.

Má někdo návrh na přikázání dalšímu výboru či výborům k projednání? Návrh nevidím. Takže budeme hlasovat o návrhu na zkrácení lhůty pro projednání na 30 dnů, o 30 dnů na 30 dnů, který navrhl pan poslanec Sadovský.

Kdo je proti?

Návrh Etického kodexu poslance Prosím, aby se slova ujal zástupce navrhovatelů tohoto bodu, předseda Poslanecké sněmovny Radek Vondráček, který, budeli souhlasit, se zároveň stane i jeho zpravodajem. Dobrý den, pane předsedající. Já bych měl takový návrh.

Samozřejmě.

Děkuji moc za příležitost a možnost o etickém kodexu promluvit zde na plénu poprvé poté, co jsem o něm hovořil už mockrát na různých fórech a do médií.

Z hlediska obecného etický kodex má pozitivní dopad na celou společnost prostřednictvím posílení vlády práva, jestliže dojde k určité kodifikaci toho, čemu se říká dobré chování, a především dodržování těchto pravidel, kdy jednání na základě vlastního uvážení bez zvnějšku nastavených limitů není přípustné. Posiluje se právní vědomí veřejnosti a zejména s ohledem na silné mediální pokrytí nás členů Poslanecké sněmovny a jejich výraznou viditelnost ve vztahu k veřejnosti může etický kodex zlepšit vnímání Poslanecké sněmovny. Má dopad na vztah mezi členy Parlamentu navzájem. Etická pravidla, jejichž součástí jsou i požadavky na důstojné vystupování vůči kolegům, pomáhají vytvářet atmosféru kolegiality bez ohledu na politické soupeření. Položme si všichni otázku, jestli opravdu ta diskuze, která tu někdy probíhá, je opravdu ta, které se chcete účastnit, jestli byste třeba někdy nechtěli být raději na jiném místě, než sedět v tomto sále. Jak už jsem řekl, mnoho států, jako je Francie, Německo, Polsko, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, už etický kodex dávno má přijatý.

Etické kodexy jsou běžnou součástí ministerstev, Úřadu vlády, je to pozitivně vnímané tzv. soft law, což je i režim, ve kterém navrhuji tento etický kodex, kdy se o něm rozhodne usnesením Poslanecké sněmovny, nikoliv zákonným předpisem. Od května loňského roku platí etický kodex státních zástupců. Zdůrazňuje hodnoty, principy, které musí představitelé justice v širším slova smyslu ctít. Mezi hlavní principy patří nezávislost, zákonnost, nestrannost, odbornost či důvěryhodnost. Stejně tak soudci.

Několik let existuje etický kodex zaměstnanců Poslanecké sněmovny a na výsledek této diskuze čeká i tento kodex, neboť bude využita navrhovaná etická komise. Zřejmě největší novum v této oblasti je právě ta etická komise, ale hlavními úkoly je etické poradenství vůči poslancům například ve formě konzultace při řešení etických dilemat, metodické vedení oblasti etiky v Poslanecké sněmovně a vzdělávání, osvěta zaměřené na etiku dovnitř i navenek Poslanecké sněmovny, například formou specializovaných školení, seminářů či konferencí. Na etickou komisi se může důvěrně obrátit poslanec či orgán Poslanecké sněmovny.

Na to bude kladen obzvlášť důraz, na mlčenlivost. Etická komise nemá žádné kontrolní ani rozhodovací pravomoci, ani pravomoc postihovat členy Poslanecké sněmovny. Skutečně by měla být pouze takovým průvodcem při nejasných situacích. Etický kodex řeším, co jsem v Poslanecké sněmovně. Diskuze nějakou formou probíhá celé toto volební období.

Tenkrát díky vetu některých poslaneckých klubů tento odkaz nebyl přijat. Etický kodex se vrátil do diskuze. Absolvovali jsme druhé, absolvovali jsme třetí diskuzní kolečko týkající se etického kodexu v rámci mé pracovní skupiny předsedy Poslanecké sněmovny k jednacímu řádu.